Pro mě měl vždycky každý člověk stejnou cenu. Pro mě každý člověk má stejnou cenu, tak jako pro mě má stejnou cenu a věřím, že pro většinu z vás každý poslanec v této Poslanecké sněmovně.

A já myslím, že i ta dnešní debata ukazuje, že to je velká síla.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji moc.

Také děkuji. Já bych se chtěla zeptat paní poslankyně Schillerové, kde byla, když se projednávala na vládě směna pozemků mezi Vojenskými lesy a Lesy ČR, kterou pan ministr Jurečka a já jsme zastavili prakticky tři dny před vypršením lhůty, kdy by vstoupila v platnost takzvaná inominátní smlouva, která zcela bezprecedentním způsobem řešila směny pozemků naprosto nerovnoměrně nevyvážených, kde to byl skutečně, já to slovo řeknu, tunel za bílého dne. Kde jste, paní Schillerová, byla? Jak jste hlasovala? Hlasovala jste pro, nebo jste se zdržela?

Není to zvláštní?

Podívejte se do registru smluv.

Prosím.

K otázce paní ministryně obrany.

Ano, děkuju, paní předsedkyně.

Další faktická poznámka, a to pan poslanec Lubomír Metnar, pak následuje faktická poznámka paní ministryně Černochové. Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Já jsem trošku v úžasu, co se dívám a pozoruji teď tady a slyším tu debatu, protože chci říct, že asi se dostáváme do situace, kdy tady budeme ignorovat nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu, protože celá tato směna, která byla ze strany Ministerstva obrany započata, byla na základě nálezu NKÚ. A já tady zatím jsem slyšel pouze jenom spekulace, že je tady něco špatně, a že něco jenom řeknu za Ministerstvo obrany ve vztahu k Vojenským lesům a statkům: tato směna byla připravována s Ministerstvem zemědělství poměrně dlouho.

Nebyla žádná informace o tom, že tam je něco špatně.

Nyní faktická poznámka paní ministryně.

To bylo i v části pro informaci.